Dále tedy předkladatelé rozhodně nezbavují vlastníka pozemků ani uživatele honitby práva rozhodovat o plánování lovu. To je prosím nepravda. V návrhu je stanoveno, že nejprve předloží uživatel, tedy myslivci, podklady k vypracování plánů k odsouhlasení držiteli, tedy vlastníky, a následně bude státní správou s přihlédnutím k nezávisle zpracovanému posudku s hodnocením stavu ekosystému rozhodnuto o výši plánu lovu. Jsou tam samozřejmě opravné mechanismy v případě, že s tím někdo nebude souhlasit.

Děkuji za slovo.

Já zdravím veřejnost.

S tím prostě nemůžu souhlasit.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vlastimil Válek. Všichni s faktickými poznámkami. Mnohokrát děkuji.

A naprosto rozumím tomu, co myslivci říkají, protože prostě hájí svoje zájmy. Každý hájí svoje zájmy.

Připouštějí, že ta zvěř likviduje mladé stromky.

Děkuji. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Připraví se kolega Jurečka. Také děkuji za slovo. Situace je celkem jasná.

To skutečně není rozumná situace.

A také je potřeba říci, a skutečně to nechci hrotit, není to opatření proti někomu, je to opatření pro ty lesy.

U většiny uživatel honitby, kteří se chovají férově a zodpovědně jako řádní hospodáři, vůbec tento problém neřešíme.

Nyní faktická poznámka paní kolegyně Černochové.

Tak by to nikoho ani napadnout nemohlo.

Asi nikoho nenapadlo, když měl jistotu, že se ten zákon projednává v připomínkovém řízení jako myslivecký zákon, že zároveň někdo z Poslanecké sněmovny ve stejnou chvíli bude toto řešit tímto nestandardním způsobem. To je to, co vadí mně. A jinak to, co jsem vám tady přečetla, citovala jsem slovo od slova z tiskové zprávy.